Dobrý den. Procedura nebude úplně jednoduchá, protože jednotlivé pozměňovací návrhy se vzájemné doplňují, ale také vzájemné vylučují.

Potom bychom na základě návrhu garančního výboru hlasovali jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích A1 až A3. Ty právě převádějí, a já to potom budu při jednotlivých hlasováních komentovat, ono povolování zejména do oblasti vodoprávního úřadu.

Doufám, že jsou všichni seznámeni s navrženou procedurou. Jsou nějaké protinávrhy nebo návrhy na úpravu navržené procedury? Já se ptám, kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

Původní poslanecký návrh zahrnoval vymezení územního souhlasu pro terénní úpravy do výšky 1,5 metru a plochy do 2 hektarů a zároveň vodních děl. Děkuji. Myslím, že víme, o čem budeme hlasovat.

Stanovisko výboru je v tomto případě souhlasné pro všechny pozměňovací návrhy A1 až A3. Stanovisko navrhovatele? Takže teď zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Návrh byl přijat.

Prosím stanovisko výboru. Děkuji.

Návrh byl přijat. Teď budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A5 až A7, které společně ošetřují právě to, aby terénní úpravy a jejich ohlašování byly převedeny do režimu vodního zákona. Děkuji. Prosím stanovisko.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Děkuji. Stanovisko navrhovatele? Děkuji.

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Tady předkládá opatření, které právě stanoví ten minimální průtok v případě budování vodního díla. Děkuji. Stanovisko výboru? Nepřijal stanovisko. Stanovisko navrhovatele? Pardon, souhlas. Dobře. Prosím stanovisko navrhovatele? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti?

Myslím si, že je to vše.

Děkuji. Stanovisko?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.